Poštovane kolege nastavljamo s radom plenarne sjednice. U ime predlagatelja poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče, dakle treba jasno reći da MOST nezavisnih lista ustraje kod svojeg prijedloga za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa sa svim sadržajima. Mišljenje Vlade RH, a i ono što smo mogli danas čuti od državne tajnice, ali i od kolege Bačića je na razini birokratskih opravdanja, lišen pravog stručnog sadržaja i državničkog stava. Uslijed predugog odugovlačenja s proglašenjem IGP-a i toleriranjem nekontroliranog izlova koje strane ribarice obavljaju na hrvatskoj strani Jadrana, stanje ribljeg fonda u Jadranu je približeno kritičkim razinama. Prepoznaju to i ustanove EU, a hrvatske vlasti pribjegavaju snažnim ograničavanjem izlova naših ribarica u hrvatskim teritorijalnim vodama. Umjesto da onemoguće izlov stranim ribaricama u području isključivog gospodarskog pojasa. Vlada RH u svojem mišljenju od 22. ožujka 2018. izbjegava iznijeti bilo kakve brojke, izbjegava spomenuti zabrinjavajuće podatke koji su sadržani u prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i vijeća kojeg je Europska komisija uputila u redovnu proceduru početkom 2017. godine. U tom dokumentu Europska komisija na jasan način ukazuje da je izlov plave ribe inćuna i srdela u Jadranu veći od najvećeg održivog prinosa. Citiram, na temelju evaluacija postojećeg okvira za upravljanje zaključeno je da je on neučinkovit i nedovoljan za osiguravanja održivog ribolova predmetnih stokova do 2020., navodi se u točki 1. obrazloženja tog dokumenta Europske komisije. Na ovakvu situaciju reagira Hrvatska država donošenjem pravilnika o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline koji je Ministarstvo poljoprivrede donijelo u svibnju 2017. i kojom se snažno ograničava izlov u najplodnijem dijelu hrvatskih teritorijalnih voda za razdoblje od 1. rujna 2017. do 30. kolovoza 2020. godine. Hrvatska ovakvim ponašanjem gdje zabranjujući svojim ribarima da love u svojim teritorijalnim vodama spašava riblji fond kako bi Talijanski ribari mogli i dalje nesmiljeno loviti u Hrvatskom ZERP-u, trpi očitu štetu i nastavlja s jednim sada već ponižavajućim ponašanjem. Stoga je krajnje vrijeme da se proglasi isključivi gospodarski pojas u skladu sa neotuđivim suverenim pravom RH i sukladno njenim ekonomskim interesima. Te aktivnosti svakako bi trebalo uskladiti s Europskom komisijom kod koje je 2013. već sačinjen, znači ovaj izvještaj odnosno ova evaluacija u kojem se Hrvatska i njeni interesi spominju na više od 90 mjesta. U tom dokumentu osobito stranici 139. se posve izričito iznosi da bi proglašenje IGP-a bilo u interesu Hrvatske, a da bi Italija ostvarila nešto manji ulov. Također se ocjenjuje da bi tek uz proglašenje IGP-a bilo moguće na dosljedan način uspostaviti učinkovito upravljanje ribljim fondom što je nesumnjivo interes hrvatskog ribarstva kojeg očito treba zaštititi od talijanske ribarske flote, koja u Jadranu ima daleko veće kapacitete nego što su potencijali održivog izlovljavanja u zajedničkom moru. MOST posebno želi ukazati na činjenicu koja je vidljiva u točki 1. mišljenja Vlade RH zbog znači citiram, zbog neprimjene ZERP-a na države članice EU u ovom trenutku RH u području ZERP-a doduše ne može obavljati kontrolu brodova država članica EU u plovidbi kojoj mjeri se inače izuzetno rijetko pribjegava, ali postoji mogućnost njihove naknadne sankcije za slučaj povrede međunarodnih standarda tijekom plovidbe u ZERP-u. Slijedeća rasprava poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. Izvolite kolega Grmoja. Poštovani potpredsjedniče u ime Kluba MOST-a tražim stanku kako bi predstavnici Vlade RH razmislili o argumentima koji su ovdje izneseni, ali kako bi se i mi konzultirali oko daljnjeg nastavka rasprave, jer su svi argumenti Vlade RH nedvojbeno oboreni u ovim našim raspravama. Više nitko niti ne stoji iza predstavnika Vlade osim kolegice ovdje koja je ostala sama u sabornici od kolega HDZ-a i naravno predsjedavajući koji tu mora, mora biti. Znači jasno je da su svi argumenti oboreni i da nikakvog razloga nema da Hrvatska ne proglasi isključivi gospodarski pojas i proširi svoja suverena prava na Jadranskom moru. Ovdje iz ovog mišljenja koji sam pročitao, mišljenja Vlade, očito je da ni hrvatske, a ni talijanske vlasti ne mogu nadzirati s kojim alatima i koliko talijanske ribarice love u ZERP-u, ovakva situacija je u potpunosti neodrživa i ja pozivam, ako imate u sebi trunka domoljublja da razmislite o ovoj odluci koju ste donijeli i o daljnjem nastavku rasprave jer je još uvijek moguće da svoj stav promijenite, naravno, to je moguće učiniti i tijekom samog glasovanja o ovom našem prijedlogu. Sasvim je jasno da je ovdje MOST, a i ostatak oporbe koji je sudjelovao u raspravi, iznio jake argumente za koje niste dali nikakve odgovore, osim nekakvih birokratskih opravdanja.